Třetí podmínkou, kumulativní, je to, že se snaží pozměňovací návrh vycházet vstříc i požadavkům na ochranu zdraví zaměstnanců, že takováto kuřárna, která nebude přesahovat oněch 30 % a bude stavebně technicky oddělena, bude vždy bez obsluhy.

A chtěl bych ještě říci, uvědomme si, že my se tady neustále snažíme zvyšovat komfort a úroveň, kvalitu práv jednotlivých menšin. Ti kuřáci jsou taky menšina.

Já bych se moc přimlouval za to, abychom se nad tímto návrhem společně zamysleli, protože jsem přesvědčen, že takovýto návrh je velkým krokem kupředu v oblasti regulace konzumace tabákových výrobků.

Takže já bych toto kladl i do určité rovnováhy vůči té straně nabídky. Moc bych za to prosil. A snad neřeknu nic špatného, když mám za to, že zde existuje v tuto chvíli určitý, byť implicitní konsenzus i s předkladatelem. Chtěl bych vás, vážené kolegyně, kolegové, poprosit o zvážení podpory tomuto návrhu. Já se k němu samozřejmě přihlásím ještě ve zvláštní rozpravě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Stupčukovi. Prosím, pane předsedo. Ne, já jsem se přihlásil s faktickou, protože chci jenom zareagovat na předřečníka.

Ale když to jedněm zakážeme a druhým nezakážeme, vytvoříme nerovnost, která bude naprosto nespravedlivě likvidovat určitý typ podnikání v tomto sektoru veřejného stravování. Děkuji za tuto faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče. Já se nepovažuji za nějakého velkého znalce v oblasti jednotlivé komparace úprav této problematiky, ale chtěl bych jenom na svého předřečníka reagovat v tom smyslu, že jednak takováto úprava je obvyklá i v zahraničí.

Podobně tomu může samozřejmě být i u těch elektronických cigaret, protože pokud tam bude ta výjimka, tak my tím nepřímo zákonem vytvoříme komparativní výhodu pro producenty právě elektronických cigaret a samozřejmě producenti tradičních tabákových výrobků budou znevýhodněni právě novou právní úpravou. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Stupčukovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Táži se, jestli je to tím, že spíše mlčí ti, kteří byli pro absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování, či nikoliv. Jak víte, je tady ještě jeden sněmovní tisk 272, který tuhletu větičku obsahuje.

To jenom v úvodu na tuto eventualitu chci ještě jednou upozornit.

Přivítali by ho i lidé, o kterých bychom řekli, že celkem ten zákaz kouření můžou vnímat jako určitou neutrální normu, bude, nebude.